Já jsem v posledním týdnu, pane ministře, seděl se třemi inspektory České inspekce životního prostředí.

Včera nám odpověděla paní ministryně spravedlnosti, že Ministerstvo spravedlnosti i bez podnětu komise toto řízení už dávno zahájilo. A k včerejší uniklé zprávě v Hospodářských novinách, pane ministře, z posledně uniklých informací z policejních posudků do médií v Hospodářských novinách, o kterých nemohli doposud mluvit členové komise, je patrné, že je v zásadním rozporu verze havárie, kterou už dříve prezentovala Česká inspekce životního prostředí, v porovnání s verzí policie.

Toto by bylo ale dost podstatné si ujasnit pro důvěryhodnost těch orgánů.

Pane ministře, omlouvám se, ale to, jakým způsobem Česká inspekce životního prostředí přistoupila k práci sněmovní komise, je pohrdání touto Sněmovnou a vy sám jste to řekl zatímco vy údajně nemáte všechny důkazy, nemáte spis, tak ta komise jej měla, a proto jsme došli k závěrům, ke kterým jsme došli. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Komise přijala usnesení k této zprávě, se kterým vás před svým komentářem seznámím.